35.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Administrativní zátěž se snižuje tím, že se ruší povinnost podnikatelů opakovaně dokládat obecnímu živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému živnostenskému úřadu doloženy, a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly bez změny.

Dovoluji si požádat, vážené dámy, vážení pánové, o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do druhého čtení. Ještě bych chtěl zdůraznit, že tento návrh byl předložen minulou vládou, nicméně si ho plně osvojuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ivan Adamec.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, budu velmi stručný.

A já si myslím, že to, co tady léta říkáme, že se budeme snažit snižovat administrativní zátěž živnostníků, podnikatelů obecně, tak tento návrh zákona naplňuje, řekl bych, velmi podstatně, vlastně víceméně je obsahem této novely.

A ty varianty jsou po třech, já preferuji jako zpravodaj variantu číslo tři v obou případech, to znamená, jak to ukládání dokumentů, tak uchovávání osobních údajů, kde si myslím, že je to také naprosto správně. Argumenty typu toho, že bude mít stát další náklady, já odmítám, protože živnostenské úřady víceméně jsou v gesci státní moci.